O to více jsem nechápala, jak je možné, že se prezentuje vláda tím, že v lednu řekne, že zapomněli certifikovat zhruba 54 miliard. To prostě nejsou drobné. Kdyby to bylo 1,5 milionu, tak se tady o tom vůbec nebudeme bavit, ale to jsou velká čísla.

Je potřeba skutečně tyto věci řešit, apelovat na ty řídící orgány a chápu, že pan ministr má problém i s příjemci, že nedávají žádosti o platbu je potřeba nastavit průběžné financování.

A víte, kolik máme proplaceno příjemcům? A kolik byste tak řekli, že máme požádáno do Evropské komise? No, nula, prostě nic. Takže já bych opravdu ráda apelovala na to, za prvé, aby pan ministr skutečně našel nějaké řešení pro ty základní školy, protože já bych vám velmi ráda tady připomněla, když jste tady kritizovali a musím říct, že oprávněně tu klikačku, prostě to je určitá daň za transparentnost, ale my jsme prostě ty peníze sehnali. Tak jenom abyste si udělali představu. Pan ministr tady teď podpořil opravdu velmi malé množství peněz, to znamená zhruba 2 miliardy, ale žádostí je za zhruba 6,5 miliardy, to znamená, je opravdu mnoho příjemců, a teď si uvědomte, že obce mají velmi omezené rozpočty, natož školy. Nachystaly ty projektové žádosti, stálo to strašných peněz, a my bychom se měli snažit, stejně jako jsme to udělali my v předcházejících výzvách, najít zdroje pro dofinancování základních škol. Jenom abyste viděli, jak to bylo tedy za nás.

To znamená, byly dofinancovány všechny projekty, u kterých podali správně žádosti samozřejmě pokud tam nebyly žádné chyby, prostě všechny úspěšné žádosti. A vidíte, že není čeho se bát. My jsme přezávazkovaly skutečně přes 13 miliard a vidíte, že IROP má problémy s tím, to vůbec dočerpat. Takže není potřeba se bát, protože samozřejmě přirozeně některé projekty odpadávají a tak dále.